90. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Státního fondu podpory investic A opět poprosím o uvedení pana předsedu Kolovratníka.

I v tomto případě volební komise navrhuje provést hlasování veřejně aklamací, o čemž nemusíme hlasovat, a prosím o otevření rozpravy. Ano, otevírám rozpravu, do níž se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Předpokládám, že opět není zájem o závěrečné slovo. Takže zahajuji hlasování o předneseném návrhu. Ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl přijat. My jsme se s tímto bodem tímto vypořádali, já jej uzavírám.